Chápu vaši pravdomluvnost, paní poslankyně.

Tak dobře. V tom případě požádám zástupce jednotlivých klubů, aby zkontrolovali elektronický zápis o výsledku hlasování. Ale váš návrh, jak jste ho přednesla, je nehlasovatelným návrhem, protože lze zpochybnit pouze elektronický zápis o hlasování, který neodpovídá vůli poslanců vyjádřené hlasováním. Zažili jsme tady toho hodně, například rozlitou vodu do hlasovacího zařízení. Nemohu opravdu v tomto případě dát hlasovat. Pan předseda TOP 09. Prosím, pane předsedo. Na vaši výzvu jsem zkontroloval sjetinu, pane předsedající, a zjistil jsem, že na sjetině mám ne, byť jsem hlasoval ano.

Ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti zápisu o výsledku hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy znovu hlasovat o přijetí námitky o návrhu pana poslance Františka Adámka, který odmítá odpověď pana ministra kultury Daniela Hermana na svou odpověď.

Protože se počet přihlášených ustálil, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Františka Adámka. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Opakuji, že pan ministr Herman je povinen připravit novou odpověď pro pana poslance Františka Adámka. Tím jsem interpelaci ukončil. Omlouvá se pan předseda David Kasal od 9 do 11 hodin, pan poslanec Beznoska od 13 hodin do konce jednacího dne a z pracovních důvodů pan poslanec Pavel Ploc od 10 hodin do konce jednacího dne.

Jsme mimo body, mohu dát slovo předsedovi poslaneckého klubu nebo někomu s přednostním právem. Zpochybnění.

Chtěl bych říci, že jsem hlasoval jinak než...

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím, aby za mnou přišli předsedové nebo místopředsedové klubů!